Čili budou nás, nebo vás zemědělce, dále omezovat, dále nás tedy straší nějakými zelenými dohodami.

Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom ještě, jak to pořád prodiskutováváme, tak samozřejmě přicházejí podněty a jedna z důležitých věcí, která je potřeba, aby zazněla. V okamžiku, kdy jakýkoliv občan podá stížnost na to, že v tom malým obchodě se prodává kola s jiným složením než v tom Německu, tak jak to dopadne? Orgán musí činit, musí řešit a musí z toho vyvodit závěry, že neexistuje to, že vlastně my si tady řekneme, že něco bude jinak, když zákon jasně stanoví, že zodpovědná je ta osoba koncová, která uvádí na trh. Dneska to ale tak bohužel platí. Dneska to tak platí. Takže je potřeba k tomu udělat nějaký předpis, aby kontrolní orgány a hlavně ti, kteří prodávají, věděli, o co jde. Nyní tedy ještě v obecné rozpravě pan poslanec Zdeněk Podal. Zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Nyní mi dovolte přečíst odůvodnění. Cílem pozměňovacího návrhu je stanovit závazný podíl potravin původem z České republiky na našem trhu ve výši 55 procent v roce 2021.